Děkuji panu poslanci Kottovi za jeho vystoupení.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které tady padly. Jenom bych opravil jedno trochu nedorozumění. Určitě má pravdu, že ten působí škody.

A pokud se týká rostlin, pokud na tom bude dohoda, že tady jsou další invazní druhy, které budou působit nějaké problémy a nejsou na tom evropském seznamu, tak v zákoně je obecné zmocnění, které dává orgánu ochrany přírody oprávnění, aby na místní nebo regionální úrovni rozhodl o konkrétní regulaci. A naopak si myslím, že to dává opravdu volnou možnost, abychom regionálně reagovali na konkrétní druh. To jenom na dovysvětlení a jinak opět bych poprosil o to, abychom schválili zákon tak, jak přišel ze Senátu.

Zagongoval jsem, posečkám krátkou chvíli. Odhlásím vás všechny, žádám vás o registraci.